Čili to je věc, kterou v prvním čtení spatřuji jako závadnou.

Ale toto řešení se ukazuje, že není účinné. My jsme navrhovali, aby obce měly možnost regulovat jak místo pro umístění sběren, tak i dobu, ve které mohou být tyto sběrny otevřeny. Tato Sněmovna shledala tento návrh nevyhovující, nepodpořila jej. Druhá cesta je pak zákaz výkupu kovového odpadu jako celku, prostě zakázat výkup odpadu ve sběrnách vůbec.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem chtěl poukázat právě na jeden z významných paradoxů, který tento návrh zákona přináší, protože na jednom z posledních jednání schůze jsme se shodli na tom, že by Česká republika měla udělat maximum pro to, abychom podpořili projekty udržení vody v krajině, abychom připravovali projekty na čištění rybníků a vodních ploch obecně, abychom hledali finance a případně odblokovávali některé byrokracie, které s tím souvisejí.

Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolega Zahradník, můj předřečník, řekl mnohé.

To mi připadá poměrně dost rychlé na to, že jsme v tuto chvíli v prvním čtení, a nechtěl bych, aby tato rychlost projednávání znamenala nějaké riziko pro obce či podnikatelské subjekty a občany.

Novela zavádí novou sankci až půl milionu korun pro zpracovatele akumulátorů, kteří neodevzdají ministerstvu zprávu o recyklační účinnosti, což mi připadá jako další administrativní zátěž, navíc zatížená sankcí, jak už bývá u pana ministra Brabce zvykem. Administrativní zátěž, aspoň to, co se můžeme dočíst v důvodové zprávě, tak administrativní zátěž se konstatuje u řady dalších bodů v důvodové zprávě že dojde k mírnému navýšení administrativní zátěže u podnikatelských subjektů. Na dalším místě v důvodové zprávě se ovšem konstatuje... Takže jsou tam nějaké rozpory, jakou administrativní zátěž to přinese.